Děkuji.

To se asi shodneme, že je zcela nutné. Jasně nám řekl, že to má na starost pan vicepremiér Havlíček.

Pokud tohle překonáme, pokud najdeme vakcínu, tak to neznamená, že jsme za vodou.

Žádám vás o to ještě jednou. Vláda nás opět žádá o prodloužení nouzového stavu. Je třeba říct, že je to čistě z toho důvodu, že situaci nezvládla a podle výroků některých ministrů se vlastně ani nesnažila zvládnout. Situace v srpnu a v září byla zcela ignorována, i když čísla byla jasná. Stačilo s nimi pracovat. Jak již řekli moji kolegové, máme strach, aby se totální nepřipravenost vlády neopakovala, protože opět ta krize neskončí tím, že teď opadne tato vlna.

A já vám představím část B toho usnesení, která se zabývá digitalizací, protože digitalizace je to, co nám může opravdu pomoct omezit kontakt, a tedy omezit i nežádoucí přenos nemoci. Spousta jiných opatření je restriktivních, tato můžou být zcela pozitivní. Nikoho z nás nebaví stát ve frontě na řidičák, nikoho z nás nebaví chodit na úřady pro stále ty samé papíry a podobně, a přitom tyhle problémy mají jednoduché řešení. Zde je pět bodů, které jsou opravdu realizovatelné, nejsou to nějaké vzdušné zámky. Jednoduše je vzít a použít. Datové zprávy mezi soukromými subjekty zdarma, obdobně jako tomu bylo na jaře. Problém je, že pro mnoho lidí je nedostupný. No a my je musíme motivovat k tomu, aby teď namísto kontaktu či jiných forem... motivovali používat tyto způsoby. Zde mám informaci, že Ministerstvo vnitra již tuto úpravu předkládá vládě, čili vážení kolegové, hlasovat proti tomuto bodu usnesení by bylo vlastně hlasovat proti vládě. Je to opravdu jednoduché opatření, které máme vyzkoušené z jara. Velmi jednoduché. Divné je to, že stát se byrokraticky schovává za doporučené dopisy, osobní návštěvy a podobně a elementární věci nám neumí sdělit nějakou operativnější formou.

To je úplně to nejjednodušší.

Dokonce jsme to už schválili, stačí posunout účinnost části zákona. Práce z domova je důležitá. Je mi jasné, že jsou provozy, kde to nejde, ale stále je velmi mnoho provozů, kde to jde, popřípadě to částečně jde. A stát musí jít příkladem. Takže je důležité, aby se stát postaral o to, že ve státní správě budou home officy tam, kde to jde.

Je to nepohodlné pro všechny strany, je to výrazně náročnější na objem dat, na zpracování.

Tak proč to třeba ve spisové službě není také tak jednoduché? To opravdu není...

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.